A posléze mám ještě jeden návrh, a to na pátek tohoto týdne.

Lhůty budou v tu dobu již uplynulé a myslím, že můžeme tento tisk, který tady leží více než rok, již řádně projednat. Tolik mé návrhy k programu schůze. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Pokud nikdo nebude namítat, tak to takto pak navrhnu. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové.

A teď dovolte, abych svůj bod odůvodnila. Chci ho nazvat Ztráta věrohodnosti ministra financí.

Ministr financí totiž předložil rozpočet, o jehož příjmech a výdajích musel moc dobře vědět, že nebudou odpovídat realitě. Prostě a jednoduše si část příjmů, slušně řečeno, namaloval a vymyslel a na část výdajů jako že zapomněl. Ve výsledku si pak vylepšil saldo státního rozpočtu o 150 miliard korun.

Ti sledovali jediný cíl, aby ministr financí z ODS za každou opakuji, za každou cenu sestavil rozpočet s deficitem nižším než ona údajně nezodpovědná a rozhazovačná opozice. Vážená Sněmovno, protože lež má krátké nohy a daleko neuteče, dotýká se hospodaření České republiky na konci května, tedy ani ne v polovině roku, svého celoročního limitu. Již ve čtvrtek budeme znát výsledky pokladního plnění, které podle informací rozpočtového výboru lze označit z pohledu plánování financí státu za kritické. Ano, opravdu nebude možné využít 50 miliard korun z Modernizačního fondu, jak už půl roku vědí všichni kromě ministra financí a ministra životního prostředí této vlády.

Ano, čeká nás bezesporu novela zákona o státním rozpočtu. Ostatně už to připustil nepřímo i náměstek ministra financí minulý týden na rozpočtovém výboru.

Budeme svědky toho, co způsobí, když místo seriózní ministerské práce dá člen vlády přednost krátkozrakým radám politických marketérů, kteří pranic nerozumí nákladům svých špatných rad, natož pak veřejným financím, řízením likvidity státní pokladny a hospodaření státu.

Dámy a pánové, jste to vy, kdo byl ze strany Ministerstva financí, respektive ministra financí, oklamán, a jste to vy, kdo mu nyní bude muset vytrhnout trn z paty, aby se Česká republika v důsledku opakovaně projevené nedostatečné kompetentnosti šéfa státní kasy neocitla v bezprecedentní situaci, jejíž možné důsledky asi dokáže dohlédnout na rozdíl od ministra financí a jeho okolí každý z nás. Dámy a pánové, především vy z vládní koalice, zákon o státním rozpočtu je zákonem roku a vrcholným zákonem určujícím politické priority jakékoliv vlády.

Je to vizitka této vlády.